Já se domnívám, že pohled státní ochrany přírody by měl být první, a pak teprve ty ostatní.

Otázka je, jestli ho nutně potřebujeme, nebo ne.

A tady se asi neshodneme. Já si myslím, že to je střet toho, čemu říkáme exekutiva a moc zákonodárná.

Co se ovšem může stát konfliktem, je paragraf 4, který vlastně stanovuje výkon práva myslivosti nebo možnost lovu a tam není nějaké konkrétní vymezení.

Tam asi nevidím nějaký výrazný konflikt.

Děkuji panu zpravodaji za jeho obsáhlou zpravodajskou zprávu.

Petiční výbor obdržel petici. Než jsme ji projednávali, tak už bylo podepsáno v souladu s pravidly přes 30 tisíc, nebyly uznávány.